Pan ministr řekl, napsal: Zapomeňte! Dobře, zapomenout na systém PES nebude zas tak těžké, ale chtěli bychom vědět, s čím přichází vláda dále, jaký je jízdní řád rozvolňování nebo lépe návratu k normálu, a co tedy máme očekávat.

Tudíž věřím, že to bude bod informativní.

Děkuji.

Podle mých informací již konečně byla učiněna politická dohoda nad tím, jak by měl ve finále tento tisk vypadat, jak by se ve finále mělo o tomto tisku hlasovat ve třetím čtení.

Děkuji. Děkuji.

Je tam jeden návrh jako první bod odpoledne. Dobře, tak já dávám také návrh na zítřejší odpoledne, jde o bod číslo 15, sněmovní tisk 652, jedná se o dokončení druhého čtení projednávání návrhu na změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi, jehož cílem je ukončení zneužívání sociálních dávek a nastavení jasných pravidel do této oblasti. My už jsme to druhé čtení začali dvakrát, dvakrát jsme ho nedokončili a my bychom ho tedy chtěli co nejdříve dokončit.

Děkuji. Přečtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Karel Schwarzenberg dnes ze zdravotních důvodů.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás trošku paradoxně chtěl požádat o podporu pevného zařazení vládního návrhu zákona, a to zákona pod sněmovním tiskem 1073, který je myslím bodem 101 této schůze, a to na úterý příští týden jako první bod. Důvod vám lehce představím.

Důvody pro rychlé projednání jsou, řekl bych, dva. Jeden z nich je ten, že je potřeba.

Když tyto lidi z této sféry dostaneme do funkční ekonomiky, tak na tom všichni neuvěřitelně vyděláme. Druhý důvod, proč je tento zákon důležité projednat, je i ten, že jsme součástí Evropské unie a je přijata směrnice, kterou musíme do našeho právního řádu zapracovat do července letošního roku.

A Ministerstvo spravedlnosti si je této potřebnosti vědomo, proto také navrhlo tento zákon, navrhlo ho v legislativní nouzi.

Od té doby se ten zákon nedostal na jednání ani v prvním čtení. Tento zákon přímo ovlivňuje životy milionů lidí v České republice a z dluhových otroků, kterými dneska jsou, může udělat slušné daňové poplatníky. Prosím, zařaďme tento vládní návrh zákona na příští úterý jako první bod projednání.